Proto jdeme tou cestou plošnou, protože se navíc zdaleka nebude jednat pouze o tuto skupinu. Jak budeme řešit osoby samostatně výdělečně činné, které na to nemají šanci dosáhnout vůbec?

Tak co uděláme? A jak budeme řešit podniky?

Jiný nevymyslíme. Druhá věc je, že můžete přijít s tím neuděláme nic. Ano, i to je řešení, ale tak to řekněme. Beru to, aspoň budeme vědět, na čem jsme.

Toto všechno řeší dohromady tyto návrhy, takže není nic naoko. Naopak naoko je to, že říkáme, že někomu pomůžeme, aniž bychom řekli, komu vlastně pomůžeme a kdy mu pomůžeme. Dobré ráno, to už tady neřešíme.

A ano, můžeme kritizovat ERÚ, co mohl nebo nemohl dělat, ale v každém případě se musí chovat zákonně.

Je to samozřejmě důležité dohrát, ale toto se týká zdražování energií minimálně v příštím roce, možná v tom dalším, nehledě na Bohemia Energy. To by nastalo tak jako tak z důvodů, které jsme si tady už mnohokrát řekli a které nás neminou toto zdražování.

Jako místopředseda vystupuje s přednostním právem, protože Marek Benda je omluven. Pane místopředsedo, máte slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já tady nebudu nadužívat přednostního práva.